Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Fiedlera.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování 249, přihlášeno 148 poslanců, pro 63, proti 49. Tento návrh přijat nebyl. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 250, přihlášeno 148, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Luzara, který navrhuje zařazení nového bodu o OKD zítra v 11 hodin. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 251, přihlášeno 148 poslanců, pro 70, proti 25. Tento návrh přijat nebyl. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a přikročíme k dalšímu programu.